Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny Já poprosím pana předsedu, nového předsedu poslaneckého klubu TOP 09, bude mít premiéru se svým přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Já mám prosbu, velmi jednoduchou, a to návrh na změnu zasedacího pořádku.

Děkuji za uvedení bodu.

Děkuji. Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu.

Já myslím, že není nutné, abychom všechno opakovali. Takže jestliže se nikdo další nehlásí a nemá konkrétní pozměňovací návrh, končím podrobnou rozpravu.